Prosím, aby se slova ujal pan ministr financí Zbyněk Stanjura, a ostatní poprosím v sále o klid. Děkuji za slovo. Zjednodušeně řečeno jde o změnu, aby po případném navýšení kapitálu bylo potřebné kvorum 85 % místo 80.